Dávám protinávrh proceduře.

Nicméně konstatuji, že nejsem v tuto chvíli schopen úplně identifikovat, která jednotlivá usnesení se vylučují s nějakými jinými usneseními, takže prostě necháme hlasovat všechna, pokud někdo nechce nějak podrobně se tímto zabývat v každém případě. Ano, já ještě to zopakuji. To je protinávrh. Ano.

Děkuji. Nejdříve tedy začínáme návrhy pana poslance Bartoška.